Materiál se tedy týká zejména problematiky distribuce a úhrady vakcín, ale také rozšíření možnosti odškodnění případné újmy, pokud by se v konkrétním případě vyskytly nežádoucí účinky. Pokud by šlo o vakcíny, které by stát dostal darem, samozřejmě by zdravotním pojišťovnám očkovací látku k úhradě neúčtoval.

Proto se také návrh zákona drží dané terminologie, když hovoří o očkovací látce proti onemocnění COVID19, která odpovídá očkovací látce proti onemocnění COVID19 obsažené v léčivém přípravku, kterému byla udělena registrace podle příslušného evropského nařízení.

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si tedy požádat vás o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Nyní bych poprosil, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Petr Třešňák, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Navzdory tomu, že ten zákon řeší především podmínky pro distribuci a proplácení vakcíny směrem k širším možnostem úhrad právě i pro látky, které nebyly nakoupeny přes rozhodnutí Evropské komise, ale Česká republika je získala darem či jinou cestou, například zápůjčkou, tak v diskusi padaly dvě výhrady.